K žádosti o vydání videozáznamu z ohledání místa činu jsem na podkladě vyjádření Městského státního zastupitelství v Praze panu poslanci sdělila, že pozůstalým rodičům bylo opakovaně umožněno jeho zhlédnutí. V předmětné věci je protokolární formou zachyceno ohledání místa činu, přičemž videozáznam plní ve vztahu k tomuto protokolárnímu úkonu jen doplňkovou technickou funkci. Přehrání záznamu lze odůvodnit pouze relevantní procesní potřebou poškozeného. I já jsem byla stejného názoru, že taková relevantní potřeba poškozeného zde je. Státní zastupitelství bylo opačného názoru. Jak mě ve svém přípise paní doktorka Hercegová informovala, v rámci uvedeného prověřování byly respektovány důkazní návrhy manželů Stráníkových, náležitě zhodnoceny zjištěné materiály i jejich připomínky. Jejich další procesní oprávnění byla v rámci probíhajícího řízení taktéž plně respektována včetně možnosti pořízení protokolu ohledání místa činu, přičemž podmínky pro smysluplné využití příslušného videozáznamu nejsou dány, neboť veškerá odborná znalecká zkoumání, jež lze z hlediska šetření a posouzení předmětné věci označit za relevantní, byla provedena. Z výše uvedených důvodů nebyl záznam vydán. S těmito skutečnostmi jsem pana poslance seznámila, a on s ním, a musím říci, že se mu vůbec nedivím, následně vyjádřil nesouhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souvislosti s touto kauzou připomínám, a ráda bych vás upozornila, až budeme projednávat, snad k tomu jednou dojde, návrh nového zákona o státním zastupitelství, že skutečně Ministerstvo spravedlnosti na rozdíl od jiných Ministerstev spravedlnosti členských zemí Evropy nedisponuje vůbec žádnými dohledovými oprávněními nad soustavou státního zastupitelství v takovýchto případech a nepřísluší mu do jejich chodu zasahovat.

V závěru tedy musím konstatovat, že jediné, co jsem mohla udělat a nyní jsem učinila pro rozptýlení pochybností o postupu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 a Městského státního zastupitelství v Praze a samozřejmě i s ohledem na ten lidský aspekt celého případu, kdy vydání záznamu, což nikomu vadit nemůže, i kdyby to bylo zbytečné, žádají rodiče zesnulého, jsem vrchní státní zástupkyni v Praze, paní doktorku Bradáčovou, poprosila, aby jí řízené státní zastupitelství provedlo výkon dohledu nad dohledem to je další institut, dohled nad dohledem , který již vykonalo Městské státní zastupitelství v Praze nad postupem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. V tuto chvíli očekávám její vyjádření a poté vás budu informovat, jak se paní vrchní státní zástupkyně v této věci rozhodla. Já vám děkuji, paní ministryně.

Ta kauza má delší genezi.

Neznamená to, že by takový postup ovšem byl nezákonný.